Návrh stanovuje povinnost ČNB zveřejňovat obchody, které uskuteční na základě své nové pravomoci. Původní vládní návrh zákona je navržen tak, že nové znění § 32 významně rozšiřuje pravomoce České národní banky, a to především v oblasti obchodu na finančním trhu. Tyto pravomoce má Česká národní banka již k dispozici, avšak v časově omezeném limitu. Transparentnost je obecně považována za prostředek, který zvyšuje důvěru ve veřejné instituce. V tomto případě je transparentnost prostředkem, který zvyšuje kredibilitu i odpovědnost centrální banky. Navrhujeme, aby ČNB zveřejňovala následující informace o obchodech v rámci nově nabytých pravomocí: označení protistrany, nejdeli o obchod na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému nebo komunitní burze; hodnota obchodu a označení předmětu obchodu, zejména označení jeho emitenta. Je nepředstavitelné, že by ČNB veřejně neinformovala o svých rozhodnutích ohledně konvenční měnové politiky, tedy zejména ohledně výše úrokových sazeb.

Informace o programech kvantitativního uvolňování zveřejňuje již od června roku 2017 na úroveň detailu, v rámci kterého je uveden název protistrany, čísla ISIN a dalších informací o nakoupených dluhopisech.

Děkuji za pozornost. Tak nyní tedy se rozhlédnu, zdali je někdo v obecné rozpravě, už nikoho přihlášeného... mám? Já jsem chtěl skutečně poprosit pana guvernéra, jestli by mohl reagovat na ty dotazy.

Tak má pan guvernér zájem, protože... Děkuji vám, pane místopředsedo.

Já vám k tomu pošlu nějaký písemný text, který bude vyčerpávající.

Teď vám neodpovím.

Děkuji. Dobré odpoledne, budeme pokračovat.

Prosím, přihlaste se svými kartami. A až se nám počet přihlášených ustálí, pokud dosáhne počtu potřebného pro hlasování...

Vypadá to, že je nás dostatek, takže já zopakuji, budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy do konce března. Já zahajuji hlasování číslo 87.

Návrh byl zamítnut.

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které již nemám přihlášky, a pokud se již nikdo další nehlásí, tak já tuto obecnou rozpravu končím. V tom případě bychom nyní měli hlasovat o některých návrzích, ale žádný takový nezazněl, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny.

Prosím, pane poslanče.

Další pozměňovací návrh kolegy Skopečka 4822.

Týká se věku, kdy podle pozměňovacího návrhu by stačilo, aby jeden ze žadatelů byl mladší 36 let. Podrobnější zdůvodnění najdete, dámy a pánové, v systému u těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji.